Pokud máte problém s valorizací, dávno jste měli přijít do Sněmovny. Dobře víte, že i důchodová reforma je téma, na kterém chceme dlouhodobě spolupracovat. Zatím ale z vaší strany ani náznak čehokoliv systémového. Na čem ale spolupracovat nebudeme, je loupež za bílého dne.

Neměl čas! Proč neměl čas? Je to jednoduché.

Moc dobře jste věděli, že důchodcům na peníze sáhnete, ale měli jste strach, že by tato podlost ovlivnila prezidentské volby.

Těmi, koho se toto zdražování týká nejvíce, jsou právě senioři.

Není potřeba žádných zásahů, nemusíte mít péči.

Mohu vás ujistit, že vláda hnutí ANO to za normální stav, naše stínová vláda, nepovažuje. Když pominu, že žádné vysokopříjmové důchodce neznám, tak bych vás ráda upozornila na tabulku v návrhu vašeho hanebného zákona, která tento argument vyvrací víc než dokonale.

Stačí otevřít noviny nebo pustit televizi a nikdo nemůže zůstat na pochybách, že za vlády této pětikoalice si nemůže být jistý nikdo ničím, zejména majetkem a penězi.

My jsme ale tady a budeme připomínat, že cesta k vyrovnaným rozpočtům rozhodně nikde na světě nevede přes zadušení hospodářství.

Je namístě zrušit nepotřebná ministerstva neviditelných a nic nedělajících ministrů, které ani nikdo nezná, přestat vytvářet nové sekce na ministerstvech, nové trafiky, nová místa politických náměstků a znovu začít šetřit na provozu státu.

Nepřipustíme loupež na důchodcích. Náš poslanecký klub už dokázal a dokáže, že je připraven na velmi dlouhé jednání. Jsem přesvědčená, a znovu to tu opakuji, že my bojujeme i za právní stát.